12.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, dámy a pánové. Já tady mám návrh zákona na vydání zákona o změně některých zákonů, které upravují počet členů zvláštních kontrolních orgánů v Poslanecké sněmovně... Vůbec neslyším, pane místopředsedo. Projednáváme poměrně zásadní zákon. Děkuji vám za zřízení pořádku. Tak ještě jednou, hezké dopoledne, dámy a pánové, ještě dopoledne.

Doposud to nedělalo problémy, protože za prvé nikdy nebylo ve Sněmovně tolik stran a hnutí, jako je dnes.

Já si myslím, že je to špatně.

Počet členů je vždy lichý.

Včera jsem na tiskové konferenci jednoho hnutí slyšel, že jdu s tím svým návrhem proti poměrnému principu.

Takže já si myslím, že to dávám do pořádku, že komise by měly být takové, aby tam bylo zastoupeno opravdu celé široké spektrum Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. A děkuji za kladné stanovisko vládě. Také děkuji. Já to vezmu opravdu velmi stručně, protože mi to přijde jako technikálie.

Takže myslím, že to je čistě technikálie, že ani není potřeba k tomu vést nějakou dlouhou rozpravu a zkrátka se dá o tom rozhodnout hlasováním. Já také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se mi nikdo nepřihlásil v tuhle chvíli. Tedy obecnou rozpravu končím.